A když získá stejný výsledek v kraji Libereckém, tak nemá poslance žádného.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já děkuji. Za náš klub vystoupí ještě stručněji než já pan poslanec Jakob. Já bych jenom chtěl říct čtyři věci.

Druhá věc, kterou bych chtěl říct. Je nesmyslné se vracet k historii. Co bylo, bylo, to v této chvíli nemá smysl.

Třetí věc, kterou bych si dovolil poznamenat. I poměrně vzdělaní lidé mají z nějakého důvodu, pro mě ne úplně pochopitelného, pocit, že čím víc slov použijí, tím větší ta jejich pravda je pravdou. Zkusme se nad tím zamyslet, že méně slov možná dneska bude více. A čtvrté, co bych chtěl říct, že vám děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Já se taky vejdu do délky faktické připomínky. Dovolte, abych vyjádřil fakt nespokojenost s tím, jak ta schůze probíhá.

Já fakt maximálně dvě minuty.

Děkuji.

A to je něco, co si v této době určitě nikdo nepřejeme. Myslím si, že jsme místo boje o to, co bude legislativním podvozkem, mohli věnovat sílu vyjednávání, ale jsem rád, že se už něčeho podařilo dosáhnout. Druhou základní tezí bylo nerušit to, co není rozbité, to znamená zachovat těch 14 krajů, protože Ústavní soud je nezrušil, protože fungují, existují a má smysl na nich v tuto chvíli stavět.

To se týká vlastně dvou věcí, jedna je otázka převodu hlasů na mandáty.

Druhá věc, která je poněkud komplikovanější, potom je rozdělení mandátů do krajů, kde prostě nelze dosáhnout matematicky toho, abychom současně naplnili úplnou rovnost mandátů pro kraje a úplnou rovnost mandátů, co se týče zastoupení voličů v krajích, ale rád bych se přidržel toho principu, že podle toho, kolik v kterém kraji přijde k volbám voličů, tolik tam bude přiměřeně mandátů tento kraj celkově zastupovat v Poslanecké sněmovně. Zde si dovolím jednu odbočku. Logicky prostě není možné, aby když máme kraje tak rozdílné velikosti, tak aby když někde stačí 3 % na mandát, tak jinde ta 3 % na mandát stačila taky, protože to je prostě řádově méně voličů, kteří by těmi 3 % byli zastupováni.

Pak je ještě jedna věc, co tu byla zmiňována, a to je stabilita politického systému.

Není možné, aby kvůli nějakému bonusu pro vítěze nebo něčemu takovému vznikla situace, že vláda se budu opírat vlastně o menšinu.

Takže ten bonus tam již je, není potřeba hledat něco dalšího.